Tedy tyto peníze zůstanou v české ekonomice a především u českých zemědělců. Ano, zaznívají zde argumenty, že tady chceme z veřejných finančních prostředků v rámci slev na dani dát zhruba 9 miliard korun ze státního rozpočtu.

Kolik bylo reálně nevybráno? Kolik činila ta podpora ve skutečnosti za těch pět let? My očekáváme, že tato podpora nebude ani ve výši 5 miliard, protože tady také zvyšují to daňové zatížení.

Je tady jasně prokazatelný efekt pro českou ekonomiku, protože ty peníze zůstávají tady v České republice. To bych rád, abychom si tady všichni uvědomili a uměli tady toto také zohlednit.

Děkuji za pozornost. Přečtu přihlášené, abyste věděli, že vás mám zaznamenané. Teď dvě faktické poznámky pana poslance Kalouska, pana poslance Korteho, pak s přednostním právem pan předseda Faltýnek, pan místopředseda Gazdík a pan ministr Babiš. Pane zpravodaji, máte slovo. Prostřednictvím předsedajícího pane ministře odpusťte, ale když jste se rozhodl tenhle materiál hájit, tak holt musíte hájit to, co je tam napsáno, a ne to, co jste si vymyslel. Jinak je to neseriózní.

Vy jste řekl, že tento materiál vůbec neřeší objem odbytu, a v tom materiálu, který jste nám předložil v příloze RIA, je jásavá pasáž o tom, jak to zvýší ten odbyt, jak to zvýší pěstování řepky na venkově a jak tam uděláme těch nových 14 tisíc pracovních míst.